Méně a vícepráce nejdou sčítat. Můžeme se o tom bavit do nového zákona, teď, v této novele to prostě nepůjde. Ta novela je dílčí novelou, technickou novelou. Já jsem v úvodu řekla detaily, čeho by se to mělo týkat. Reference. Tady bych chtěla zmínit, že podle evropských směrnic a podle evropského práva reference nejsou hodnoticím kritériem jako individuálním kritériem.

Nyní to prostě nejde. Nejde to ani do té novely. Budeme rádi, pokud se nám to nějakým způsobem vykomunikuje do nového zákona. Byla jsem dotazována, kdy bude předložen v podstatě návrh nového zákona. Vzhledem k tomu, že moji pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj půl roku řeší tuto novelu, tak samozřejmě ten posun prací se posune do maximálně dubna, kdy musí nový zákon být v účinnosti.

Ten nový zákon opravdu nebude jenom další novelou, jak zde někteří také hovořili.

Jak jsem říkala v úvodu, tato novela nemusela vzniknout. Bylo to rozhodnutí bývalého vedení Ministerstva pro místní rozvoj, abychom více otevřeli možnost právě pro investory.

Existuje kolegium ministryně pro místní rozvoj, které bylo založeno již paní Jourovou. Setkalo se pouze jednou. Já bych samozřejmě chtěla, aby toto kolegium sestávalo právě z těch odborníků, kteří MMR mohou radit, mohou dávat vstupy do toho nového zákona, ať se týká o hospodářské partnery, ať se týká i o vaše členy. Nemyslím přímo poslance, ale vaše týmy, vaše právníky. Toto zde nabízím. Další věc, na kterou jsem byla dotazována, resp. zde hodně padala, je dvacet, padesát. Já bych ráda ještě chtěla sdělit, že Ministerstvo pro místní rozvoj nenavrhuje navýšení z dvaceti procent na padesát. My to navrhujeme až v tom novém zákoně podle evropské směrnice, ne teď. Je to dílčí novela, která má v podstatě jenom těch pět bodů, které jsem říkala v úvodu. To je poslední věc, ke které se zde vyjádřím, a zbylé budeme probírat ve třetím čtení.

Existence ÚOHS a jeho pravomoci je na základě jiného zákona, není to řešeno v rámci zákona o veřejných zakázkách. Já sama chápu, že správní řízení může trvat až devět měsíců ze strany ÚOHS k tomu, aby se v podstatě pustil jiný podnět, který tam byl zaslán. Na druhou stranu mě zde velice potěšilo od mnoha poslanců a z různých klubů to, že sami přijímáte, že veřejné zakázky nejvíce ovlivňují projekty, které jsou kofinancované z Evropské unie. Nejde o to, že já jsem v komunikaci s Komisí, nebo že jsem napadána, že nehájím zájmy České republiky. Ten zákon nám má pomoci. Tady ta novela nám má pomoci aspoň na tento rok, než bude nový zákon o veřejných zakázkách. A pokud je tady tolik návrhů, tak já navrhuji, pojďme se o tom bavit, ale o novém zákoně, ne o novele, která má řešit jenom dílčí věci, ani ne technické, jenom dílčí věci. Toto je ode mne vše a budu se těšit na třetí čtení. Děkuji. Nemá. Druhý zpravodaj také nemá.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji v článku 4 nové znění, a to: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

První dva body se týkají elektronické aukce, tak jak jsem uvedl. To znamená, aby hodnoticí komise mohla hodnotit cenu až po proběhnuté elektronické aukci.

Děkuji panu poslanci Vyzulovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím přednést několik pozměňovacích návrhů.